Myslím, že máme dostatek témat na to, abychom vládu kritizovali kvůli daním, regulaci, EET, kontrolnímu hlášení. Ale v té zahraniční a bezpečnostní politice je přece naším úkolem hledat společnou pozici, a vy se o to ani nesnažíte.

Tento bod by navrhla vláda a debatovali bychom o tom minulé úterý jako první bod. A ne že tím zdržuje opozice, protože máme plno jiných bodů, které musíme projednávat. Já je ani nebudu citovat.

Poslanecká sněmovna většinou odmítne dohodu s Tureckem. A vy to takhle hodíte a řeknete no to je věc Sněmovny, ale my, jako vláda, máme jiný názor. Já se ptám vládních poslanců. Vám to nevadí? To přece nebylo opoziční hlasování. Bez vládních hlasů by to přece neprošlo. A premiér vaší vlády a vláda jako celek se tím neřídí Tak máme o tom debatovat, nebo nemáme? My říkáme ano, jsme na to připraveni, jsme připraveni hledat ten průsečík našich zájmů a našich názorů a pak ho prosazovat v Evropě. Ale opravdu, pane premiére, nezlobte se na mě, sen o evropské armádě, to je jenom mlha, odvádění pozornosti. Je to normální? Není. Kolik zemí Evropy neplní závazky vůči NATO? My jsme mezi nimi, takže já nechci prstem ukazovat na ostatní. Ale zdaleka nejsme jediní. Zdaleka nejsme jediní. Ale to zní tak dobře, milí občané, zřídíme evropskou armádu. No nezřídíme. Ani ty malé skupiny nefungují. Byly už někde nasazeny? No nebyly. Na papíře fungují. A stejně tak budeme ztrácet čas nesmyslnou debatou, pokud to bude pozice české vlády, ale ne České republiky!

Místo abychom se soustředili na jasné odmítnutí společné azylové a migrační politiky, na jasné odmítnutí toho vyhrožování nevezmeš si ilegální migranty, budeš platit! Říkáte, že bodujeme, že máme stejné zájmy.

Ne my, kteří ji chceme reformovat k tomu, aby sloužila občanům i České republiky a všem ostatním.

A už jsme poslední a předposlední a už to nemají jenom tři. No a co? No a co se děje? Nic!

Bez toho to prostě nebude fungovat. Ale tady tu dohodu hledat prostě můžeme, máme.

To je ten bod. Vy to vždycky chápete, bohužel, že opozice tím kritizuje vládu nebo zdržuje projednávání o těch klíčových 256 bodech, které jsme měli na programu. Matete veřejnost, vypouštíte mlhu. My vás opakovaně vyzýváme, abychom zkusili společně definovat české národní zájmy, shodli se na nich a pak je společně prosazovali. Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Jsme před zahájením všeobecné rozpravy, ještě nebyla zahájena. A další přednostní právo má předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Kde je premiér? Kde je premiér? Já se ptám, kde je Babiš.

Protože jaksi populisticky ví, co chce ulice slyšet, čeho se ulice bojí, takže říká přesný opak. Jaký má smysl? Já předpokládám, že když tady bude informace předsedy vlády, tak že to bude nějaké stanovisko za vládu, že tady minimálně budou sedět alespoň tedy oba vicepremiéři koaličních stran. Já bych byl rád, kdyby už jednou konečně tady vystoupil pan předseda a majitel hnutí ANO a řekl tady svůj názor, co tedy platí. To, co vykládá lidem a do svých médií, anebo to, co potom, pro co hlasuje ve vládě?

Já skutečně nevím. Já jsem zvědav, jestli zítra se aspoň dostaví...

A já se domnívám, že já prostě znám postoj pana premiéra, ale já chci slyšet také postoj tedy prostě druhé nejsilnější vládní strany. Tak se k té odpovědnosti už konečně přihlaste. Proč si hrajete pořád na permanentní opozici, když už téměř za chvíli tři roky budete spoluvládnout? Mě v životě nenapadlo, že takovou faleš si někdo dovolí permanentně dělat. Tak ať prostě se dostaví, protože tohle potom skutečně nemá smysl. A také když se tady takto dohadujeme, tak předpokládám, že někdo má připravené usnesení. Minimálně ten, kdo navrhl tento bod. My jsme pro něj nehlasovali, protože vaše předchozí debaty tady sloužily jenom k tomu, že až na vzácné výjimky prostě někdy v únoru, v březnu, kdy my jsme přicházeli s touto problematikou a navrhovali jsme nějaké konkrétní kroky, z nichž si myslím, že 99 % nebylo překonáno do dneška, a že by bylo dobré, kdyby vláda prosazovala jejich realizaci vzhledem k tomu, že často to byla konsenzuální usnesení, tak se snaží asi tu politiku prosazovat. Ale co tedy alternativně nabízíte? Já jsem velmi zvědavý, co tady navrhne navrhovatel bodu. Když navrhuje, tak také má prostě prosazovat nějaké řešení. A skutečně já nevím, jaký má smysl, abychom se tady dohadovali, překřikovali, když tady není vicepremiér vlády, když tady není vicepremiér druhé koaliční strany.